Moc děkuji. Já věřím, že Zlínský kraj i město Otrokovice budou připraveny ke spolupráci, a jsem rád, že tady zaznělo, že ta situace je řešitelná.

Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane ministře.

Za odpověď děkuji. Děkuji. Prosím pana ministra.

Do jisté míry máte pravdu.

Takže já se tam určitě s nimi na toto téma budu bavit. Ale realita bude jediná.

Děkuji, pane předsedo.

Dostalo se ke mně několik dotazů včetně například Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, že tyto dohody jsou uzavřeny, byly uzavřeny, nicméně po mnoha letech, téměř po víc jak deseti letech, nejsou adekvátně ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí plněny a u některých odborových svazů tento skluz, který probíhal vždycky recipročně, činí už dobu čtyř a více měsíců.

Děkuji.

Byl jsem osloven zástupci akademické obce s prosbou, abych vás v této věci interpeloval.

Dovoluji si vás proto požádat o objasnění, respektive výslovné vyloučení a garanci, že pracovnělékařské prohlídky se nemají v budoucnu týkat i zaměstnanců vysokých škol, kteří pracují formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Děkuji předem za odpověď. Také děkuji.